A vy stále nechápete, že český stát nemá nic, protože to všechno... Jó pan premiér, no tak pan premiér by měl vědět, kdo tady prodává plyn.

Takže nevím, co tady vlastně řešíte. Je to nesmysl. Je to nesmysl.

Polsko to Havlíček vysvětlil.

Děkuji za slovo.

Ze začátku bych se chtěl pozastavit nad tím, proč vlastně jednáme na mimořádné schůzi a proč je tolik věcí, které vlastně pětikoaliční vláda ještě nedokázala prosadit, protože jsem přesvědčen, že máme v Poslanecké sněmovně málo času.

Vedení Poslanecké sněmovny asi na základě rozhodnutí pětikoalice snížilo, výrazně snížilo počet jednacích týdnů Sněmovny. Nesmyslně byl rozbit dvacet let fungující harmonogram jednání Poslanecké sněmovny. Úplně tak zmizely variabilní týdny.

Myslím si, že přestože jsem byl součástí opozice, tak toho bylo poměrně hodně. A já to srovnávám s tímto volebním obdobím, kdy tady vlastně sedíme, nemáme variabilní týdny. A když to tak vezmete, tak vlastně za jedno pololetí, a to je zajímavá informace, za jedno pololetí tím, že vypadly variabilní týdny, jsme zkrátili jednání Sněmovny o jeden měsíc, což znamená, že za celý rok dojde ke zkrácení jednání Sněmovny o dva měsíce. To je podstatně hodně, a proto se musíme scházet teď na mimořádných schůzích a pravděpodobně tím, že těch témat bude víc a víc, tak se budeme scházet.

Takže ve středu, to znamená zítra, když je normální sněmovní týden, tak vlastně jednáme jenom do 14 hodin.

A teď jedná vláda. Ale vezměte si, že vláda většinou jednala v pondělí, kdy poslanci mají povinnost sedět ve svých kancelářích v regionech.

A to pondělí je podle mě také nejrozumnější den, nejrozumnější den k jednání, protože většina porad ve firmách, ve školách, v různých jiných institucích, ve státních podnicích, v úřadech, ty porady se většinou dělají v pondělí, protože se musí udělat nějaký plán na celý týden. To, co se bude dít, ty úkoly, které musíte projednat, tak se většinou dělají v pondělí. Ale tato vláda zasedá ve středu. Jenom upozorňuji na to, že došlo k dalšímu zkrácení o pět hodin toho našeho času.

To byla taková zajímavost. Ale tato vláda nám bere dalších pět hodin z našeho času.

Tak to bylo k jednání.

Je fakt, že na minulých interpelacích tady pan premiér byl, ale předtím tady nebyl měsíc, protože jede do Bruselu, něco se stane, předtím měl covid a podobně. Takže i tím, že se ubral ten variabilní týden, nám, opozici, to vzalo možnost ptát se pana premiéra i ministrů na problémy, které české občany tíží a které je trápí. A my to samozřejmě chceme, protože ta možnost oficiálně se zeptat vlády, premiéra je strašně důležitá pro jakoukoliv opozici na světě. A premiér by měl odpovídat, stejně tak ministři.

Já bych se proti tomu chtěl důrazně ohradit, protože to je právo opozice v demokratickém světě. Oni se často nazývají demokratickým blokem a demokratickými stranami, tak bych si přál, aby to vláda a pětikoalice naplňovaly a nechaly opozici demokraticky se ptát na problémy, které trápí občany, a aby nám umožnily ty interpelace prostě vykonávat. Témat, kterými se vláda měla zabývat, ale nezabývá, je čím dál tím víc. Podobně by je mohla řešit i Poslanecká sněmovna, ať už je to vážná energetická krize, nebo nastupující krize potravinová, o které se ještě příliš nehovoří a nemluví, ale samozřejmě potravinová krize bude přímým nástupcem energetické krize.